My určitě podpoříme, celý klub, návrh ODS, který se týká odsunutí platnosti tedy zrušení karenční doby, protože to spolu úzce souvisí, byť to někteří neradi slyší, ale sami vládní představitelé, přímo pan premiér, spojují tyto věci. Říkal, že nebude karenční doba zrušena, pokud nebude funkční eNeschopenka, pokud už nebude ten systém opravdu v praxi zaveden, což se zatím tedy neděje, ani se to dít nebude, a nebude to souviset, nebo resp. nebude to v souladu, abych byla přesná. Takže z toho důvodu je zcela legitimní posunout tu platnost. A my se tady k tomu rádi připojíme a v tomto směru vyzýváme i vás, vládní poslance, kteří jste tady často také horovali za práva, a tedy určité, řekněme, postavení zaměstnavatelů v této věci, abyste se k tomu taktéž připojili, protože ten systém opravdu dobře zatím fungovat nebude a nebude možné kontrolovat, zda v těch prvních třech dnech skutečně ti zaměstnanci jsou opravdu nemocni, dodržují léčebný proces, anebo jestli se prostě jenom rozhodli využít toho, že už je pro ně výhodné si neschopnost vzít. Tady přímo v důvodové zprávě tedy se můžete dočíst a věřím tomu, že mnozí z vás to už mnohokrát slyšeli také jednu zajímavou věc, a to je právě, že návrh právní úpravy eNeschopenky byl zpracován urychleně a neprošel řádným legislativním procesem, k navrhované právní úpravě eNeschopenky neproběhlo standardní připomínkové řízení ani procedura hodnocení dopadu regulace, které se říká RIA. Poměrně složitá problematika posuzování dočasné pracovní neschopnosti a pohybu dokladů u základní a nejčastější dávky systému nemocenského pojištění tak byla formou novely zákona o nemocenském pojištění vkládána bez širší odborné diskuse.

A tato širší odborná diskuse se teď řeší poměrně, řekněme, bilaterálně mezi vládními představiteli a zástupci třeba právě lékařů. Zaznívají tady zcela oprávněné obavy od lékařů, jakým způsobem bude ten systém připraven. Takže to jsou věci, které nás vedou k tomu, abychom velmi zvažovali, jak se k samotnému návrhu nakonec postavit. Samozřejmě velmi bude záležet na tom, které z těch pozměňovacích návrhů projdou. Ale vzhledem k tomu, že hned několik z nich má povahu komplexního pozměňovacího návrhu, a tudíž ten systém významně mohou tedy ovlivnit, tak se rozhodneme až po jejich prohlasování.

Děkuji za pozornost.

Já samozřejmě chápu, že když se jedná o peníze a o neschopnost, to mnoha lidem vadí, ale prosím, pokud budeme stále používat ty samé argumenty bez konkrétních podkladů, tak se nedostaneme nikam. Já jsem pro, abychom to odhlasovali.

Nicméně tady by se hodilo připomenout, že ten chaos už tam byl za dob, kdy to ministerstvo mělo TOP 09.

Jediné, v čem se liší, je právě účinnost toho jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Tady bych chtěl upozornit, že pokud projde pozměňovací návrh pana kolegy Sklenáka, tak odkládáme účinnost tohoto jednotného informačního systému o další dva roky. To je důležité si tady říct.

Jestli budeme prodlužovat dál tu opci se společností OKsystem, nebo už v tu dobu budou vyvinuté nějaké systémy. Jak to bude, nikdo neví.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, situace je, jaká je. Samozřejmě zas to nemůžeme přehánět.